39.

Protože byl schválen organizačním výborem pan kolega Holeček, tak vás ještě zdržím jedním hlasováním, jestli s tím souhlasíte změnit rozhodnutí organizačního výboru, že by zpravodajem byl pan kolega Volný. Kolega Volný dostal důvěru. Kdo je proti? Děkuji vám. Máme zpravodaje na svém místě. Pane ministře, máte slovo.

Hlavním cílem navrhovaných změn je odstranění nedostatků právní úpravy, které se projevily v souvislosti s její aplikací v praxi, a provedení dalších věcných změn, které si praxe vyžádala, včetně těch, které mají bránit nežádoucí daňové optimalizaci. Mezi nejdůležitější změny, které návrh zákona přináší, patří sjednocení osoby poplatníka na nabyvatele a s tím související odstranění možnosti volby poplatníka a institutu ručení. Jednoznačné vymezení nabyvatele jako poplatníka odstraňuje řadu obtíží, které možností volby v praxi vznikají a odpovídají koncepci právních řádů většiny států Evropské unie.

Další významnou změnou je osvobození nabytí nemovitých věcí územními samosprávnými celky, a to v souvislosti se změnou osoby poplatníka. Zdanění případu, kdy poplatníkem je územní samosprávný celek, není ani důvodné ani účelné, neboť by znamenalo pouze transfer peněžních prostředků mezi jednotlivými veřejnými rozpočty. Podstatnou změnou, kterou návrh zákona přináší, je zjednodušení určení základu daně u směny nemovitých věcí, kdy se nově navrhuje při určování sjednané ceny přihlížet pouze k případnému doplatku. Nově se navrhuje toto osvobození vztahovat na první úplatné nabytí stavby a jednotky dokončené nebo užívané. Děkuji za pozornost.

Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku.